Možná že byste měli vydat československý slovník urážek, nadávek, aby se každý zorientoval, co je ještě slušný výraz a co nikoliv.

Nedomnívám se, že tady děláme nějaké šílené obstrukce. Tady nikdo nečte libanonské pohádky.

Proboha, ať se pan ministr financí začne kontrolovat.

A poprosil bych, jestli se máme udržet ve slušných kolejích jednání, tak abyste, pane řídící schůze, vedl k pořádku.

Ano, skutečně máte pravdu. Myslím si, že do parlamentní demokracie by neměly patřit urážky ať z jedné, či z druhé strany. Myslím si, že to je velká zodpovědnost poslanců, kteří vystupují. Nyní tedy...

Prosím. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, my jsme opravdu ve třetím čtení tohoto zákona, který má a bude mít, pokud bude přijat, a já pořád ještě věřím, že se nám podaří tomu zabránit, velmi negativní dopady na podnikatele, na počty pracovních míst atd.

Jsem přesvědčena, že výhrada k tomu, že se prokazuje, že nejsou korektně připraveny a věcně správně připraveny podklady, které odůvodňují předložení tohoto materiálu, upozornění na takovouto otázku je zcela v souladu s politickou kulturou a s prací parlamentu. Jsem přesvědčena, že máme právo na úplné informace, máme právo na správné, korektní informace a máme právo se vůči tomu, pokud je nedostaneme, ohradit. Na mnoho dotazů, otázek tady k tomu zákonu nebylo zodpovězeno.

Děkuji. Já vám také děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, po něm paní poslankyně Kovářová. Děkuji za slovo.

Ale opozice o něm mluvit musí, protože jinak by nenaplnila to, o čem tady mluvil pan místopředseda Filip ústavní úlohu nejenom zákonodárného, ale i kontrolního orgánu nad vládou České republiky. Jestliže je tady obrovská korporace prokazatelně vysávající veřejné rozpočty a ta patří ministrovi financí, který je z Ústavy za ty veřejné rozpočty odpovědný, tak je to tedy zatraceně velké téma pro Poslaneckou sněmovnu jako kontrolní orgán a nelze o tom nemluvit zvlášť v situaci, kdy jak zjišťujeme, neumíte ani sčítat.

Jak správně říkáte, je to ale jenom odhad. A to všechno povede k několika velkým výdělkům pro několik málo oligarchů. Nevybere se jedna jediná koruna navíc, jak balkánské zkušenosti ukazují, a zničí se tisíce živnostníků, jak balkánské zkušenosti ukazují. To všechno ve prospěch Agrofertu a jeho obchodních partnerů.

Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová a připraví se pan poslanec Zlatuška. Děkuji za slovo. Vrátila bych to zpátky k té věcné debatě a poprosila bych o odpověď na své otázky.

Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Prosím, pane předsedo. Myslím, že můj předřečník měl báječný nápad. Možná že byste to měli zvážit a navrhnout zákon: platí vždycky ten součet, který pan ministr Babiš uvede jako správný.